Tak další faktická poznámka pana zpravodaje. Kdo dřív kliknul, tomu to prostě do toho Brna nebo Olomouce myslím doběhlo dřív a ten byl v tom pořadí vepředu.

Pan ministr Pavel Blažek se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Navrátil se omlouvá mezi 12. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů.

A nyní tedy mám přihlášeného s přednostním právem pana předsedu Andreje Babiše. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jste kandidát na primátora v Praze, tak asi jste univerzální.

Přitom jsem to jasně četl.

A za naší vlády je to 228 miliard. A tady křičel pan poslanec Svoboda, prostřednictvím paní předsedající, že ten mechanismus... Tak pane ministře, tak mi ho řekněte, ten váš mechanismus. Ne, já tomu nerozumím, zkuste mi ho říct.

Pojišťovny mají nějaké rezervní fondy a ony musejí říct, kolik má být zůstatek. Ale to není podstatné, jaký je zůstatek.

To není o zůstatku.

Tak mi to vysvětlete, jak to je. A hlavně mluvme o absolutní částce.

Pokud to bude více než 550 miliard, já jsem spokojený, nemám s tím problém, akorát nerozumím tomu, jak by to mohlo být, když ano, můžou to být výdaje, pokud vy snížíte platbu za státní pojištěnce, už jste ji snížili o 14 miliard, teď ještě chcete snížit o další, ale samozřejmě když odčerpáte ty rezervy a necháte jim zůstatky nevím kolik, no tak se na to dostanete a teoreticky může být ten výdaj vyšší.